Pane předsedo Kováčiku, sdělte nám svůj názor. Prosím. Děkuji za slovo. Já si přesto dovolím trvat na tom, že je to pozměňovací návrh a nejrychleji se s ním Sněmovna vypořádá hlasováním. Tak mým zájmem je také tady nevést nějaký procedurální spor, přestože to tedy za pozměňovací návrh nechápu, ale navrhnu tedy Poslanecké sněmovně tento postup při hlasování: dostali jsme písemně rozdány všechny návrhy, které byly přečteny v rámci podrobné rozpravy v pátek, dnes jsme dostali na stůl návrh, který tedy pozměňuje návrh můj. Proto navrhuji hlasovat v tomto pořadí nejprve takto, ještě to uvedu takto: měla jsem navrženo pořadí nejprve hlasovat o mém pozměňovacím návrhu, poté o návrhu pana poslance Ženíška, dále o návrhu pana předsedy Poslanecké sněmovny Hamáčka, poté o návrhu pana poslance Fialy, šestým hlasováním by bylo hlasování o návrhu pana poslance Kalouska, sedmým hlasováním oddělené hlasování v případě návrhu pana poslance Ivana Gabala nejprve o bodu číslo 1, poté o bodu číslo 2.

Budeme tedy postupovat tak, jak bylo odsouhlaseno.

Stanovisko je negativní.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Budeme hlasovat tedy o mém návrhu o bodech 1, 2, 3, také je máte písemně předloženy, nebudu je tedy číst, jako o celku. Stanovisko doporučující. Pan ministr? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Nejprve ale hlasujeme o bodu číslo 1 z usnesení, z návrhu usnesení pana poslance Marka Ženíška. Stanovisko je doporučující. Pan ministr? Pan poslanec Ženíšek? Nesouhlasím. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Děkuji za toto upřesnění. Pokud Sněmovna nebude mít námitku, můžeme tedy považovat tento návrh za již nehlasovatelný. Námitka zde nezazněla, to znamená, pokládáme ho za nehlasovatelný a můžeme pokračovat dále. Můžeme přikročit k dalšímu hlasování, o dalším návrhu, tímto návrhem je návrh předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka. Stanovisko je doporučující.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Dalším hlasováním je, dalším hlasováním tedy rozhodneme o návrhu pana poslance Radima Fialy. Stanovisko zpravodaje je negativní.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Dále se vypořádáme s návrhem, který přednesl pan kolega Miroslav Kalousek. Stanovisko zpravodaje doporučující. Ano, děkuji.

Tento návrh nebyl přijat. Dalším návrhem je návrh pana poslance Ivana Gabala, má dvě části, nejprve budeme hlasovat o bodu číslo 1. Stanovisko zpravodaje doporučující.

Kdo je proti tomuto návrhu?

A posledním hlasováním je tedy návrh pana poslance Ivana Gabala, který je uveden pod bodem číslo 2. Stanovisko zpravodaje doporučující.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. To jsou všechna usnesení. Já se domnívám, že to není nutné, pokud nebude námitka ze strany Poslanecké sněmovny. Byly odhlasovány návrhy, které jsem přednesla já, a návrh, který přednesl pan předseda Sněmovny Hamáček, ostatní návrhy schváleny nebyly. Zda s tímto konstatováním tedy